Děkuji za slovo.

Dále zlepšení dostupnosti přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávání povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu. Dále v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při kalamitních stavech škodlivých organismů. Dále usnadnit aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve formě kapslí nebo granulí pomocí dronů, pokud nebude překročena výška pět metrů nad pozemkem, a provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy například v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo 17. června tohoto roku, byl podán pozměňovací návrh poslance Kotta a dalších, který zjednodušuje právní úpravu vzájemného uznávání povolení nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení na menšinová použití. K tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímá Ministerstvo zemědělství neutrální stanovisko. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. A nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nezpochybňuji to hlasování, jen uvádím pro stenozáznam. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Kott. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já už jsem o tom tady hovořil ve druhém čtení.